Já jsem se pokoušel dát šanci kolegyním, kolegům se seznámit s těmi názory.

Tady mám dva takové články, které bych rád tady s nějakým komentářem vám přečetl a seznámil vás s nimi. Každý se týká jiného postoje k tomu problému.

Když se tam rozvinula civilizace a lesy byly vykáceny, nestalo se téměř nic.

Aby les mohl bez cílených vnějších intervencí ve všech směrech existovat, musí být dostatečně velký.

Rozhodující je, že při skupenské změně dochází k mimořádně velkým změnám objemu vody.

Pokud se chceme dostat od úrovně kontinentů, od těch velkých rozloh na úroveň rozměrů naší krajiny a našich lesních celků, a mohli je podobně kvantitativně hodnotit, je třeba potřebné terénní a fyzikální parametry kvantifikovat a modelovat následně patřičným matematickým aparátem. Tyto nástroje již máme k dispozici.